Z hlediska dopadů, které to má. Myslím, že jsou to kvalifikované podklady a rozhodně minimálně u toho, jak zde už od dvou kolegyň zaznělo kolem inkluze, že není potřeba se toho bát a není potřeba to vtahovat zpátky do tohoto zákona.

Děkuji. S faktickou poznámkou poprosím paní poslankyni Černochovou. Prosím.

Já jsem tady řekla, ať promluvíte s lidmi, kteří řídí předškolní zařízení, a ať slyšíte od nich názor. Protože jsou to lidé, kteří jsou skutečně v tomhle, při vší úctě k panu profesorovi, tak jsou ti, kteří třicet let se pohybují v tomto typu vzdělávání. Jsou to lidé, kteří znají problematiku velmi detailně. Jenom bych doporučila panu Zlatuškovi prostřednictvím pana předsedajícího, aby si přečetl tři jiné články z minulého týdne. Děkuji. Přečtu omluvu, která ke mně dorazila. Do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zlatuška. Pane předsedající, já bych jenom upozornil v okamžiku, kdy se tady paní kolegyně odvolává na zkušenosti třicet let staré před těmi třiceti lety to školství fakt vypadalo jinak. Ale nebylo by dobré se zrovna tam vracet. Já vám děkuji. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Chybí materiální a prostorové zázemí.

A teď myslím mentální.

Stejně tak bych se chtěl ještě zmínit o postavení speciálních škol.

I děti s mentální retardací navrhují do zapojení do hlavního vzdělávacího proudu.

A z důvodu nízkého počtu žáků speciální školy praktické se reálně omezují a zřejmě budou postupně zanikat.